Náhradní karty jinak budou použity stejně jako na 30. schůzi, případně mi je prosím doplňte. A nyní tedy přistoupíme k projednávání jediného bodu, kterým je

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 29. května, všeobecná rozprava byla ukončena. Připomínám, že všechny avizované návrhy usnesení je třeba přednést v podrobné rozpravě. Místo u stolku zpravodajů již zaujal poslanec Marek Výborný, který souhlasil s tím, že bude zpravodajem k tomuto bodu. A nyní bychom přistoupili k podrobné rozpravě, do které jsou přihlášeny poslankyně v pořadí, jak je vidíte na informační tabuli, přičemž s přednostním právem mě o vystoupení v rozpravě požádal pan zpravodaj Výborný. Takže prosím máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo.